Firma tak může vyhrožovat mezinárodní arbitráží s tím, že se bude domáhat náhrady škody za zmařenou investici.

Firma ovšem může argumentovat, že na jeho základě vynaložila další prostředky, které byly zmařeny, zvlášť když memorandum dohodu o podpoře a ochraně investic výslovně ve svém textu uvádí. Ministr Havlíček tedy vlastně zahraniční firmě vystavil bianko šek na vydírání budoucí české vlády. Ale je také potřeba říct, že ke zmíněnému memorandu se pozitivně vyjádřil ministr za hnutí ANO Brabec, kdy ve svém dopisu ministru Havlíčkovi z 26. září tohoto roku napsal cituji: Jsem toho názoru, že memorandum je jedním ze správných kroků otevírajících prostor ke spolupráci při těžbě lithiových rud, úpravě této suroviny i umístění zpracovatelských i finálních výrobních kapacit výhodných nejen pro zahraniční podnikatelské subjekty, ale i pro Českou republiku. A tady je potřeba říct i druhou stranu. Ministr Brabec tedy oficiálně podpořil krok, který formalizoval spolupráci v takto zásadním projektu se společností se sídlem zapsaným v daňovém ráji.

Hrozí riziko odlivu zisků z přírodního bohatství všech občanů, které mohly sloužit například na důchody nebo výstavbu dálnic. Tyto prostředky by tak mohly plynout do netransparentního daňového ráje, kde je nulová daň ze zisku právnických osob.

Všichni jste podpořili fixaci poplatků na pět let. To si srovnejte ve svém svědomí sami. Z výše uvedených důvodů poslanecký klub KDUČSL předkládá návrh usnesení, v němž Sněmovna ukládá vládě předložit novelu horního zákona upravenou tak, aby za prvé stát měl možnost normativně stanovit, které suroviny považuje za strategické a u nichž licence na těžbu náleží pouze jemu.

KDUČSL již dlouhodobě zdůrazňuje, že bychom měli toto přírodní bohatství co nejvíce zrealizovat tady v České republice. Nejdražší je totiž konečný výrobek a tím jsou například elektromobily nebo baterie.

Ale když prodáme poloviční produkt nebo surovinu, tak by to z mého pohledu, resp. z ekonomického hlediska byla pro stát úplná katastrofa. Jakmile je lithium po vytěžení zpracováno, tak jeho cena o několik řádů stoupne.

A na závěr ještě jednu důležitou informaci.

Jistě není bez zajímavosti, že tato aktuální kauza již na jaře a v létě tohoto roku mimořádně rezonovala v médiích, která jsou považována za dezinformační.

Děkuji. To byl pan předseda Bartošek.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Tady celý den se snaží někdo namluvit veřejnosti, že Brabec má nějaký problém. Ne, Brabec nemá žádný problém.

Já to nechápu, proč podepsal memorandum právě s touhle firmou a co vlastně Česká republika má společné s touhle firmou.